Pět tisíc. Kdo se v tom má vyznat? Místo abychom udělali nějakou pořádnou revizi legislativy, zbytečné věci vyhodili, tak přicházejí nové a nové regulace, nové a nové registry, nové a nové povinnosti. Pořád dokola. Pořád dokola. A tento návrh zákona je jasným příkladem toho, že tato vláda nové regulace opravdu miluje. Děkuji. Nyní závěrečné slovo pana zpravodaje.

To znamená, já jsem o tom mluvil ve své zpravodajské zprávě, že se o tom mluví osm let.

A to je podle mě tento případ.

To znamená, že... To je právě důvod, abychom šli do toho druhého čtení a projednali to tam a řešili ty parciální věci tak, aby výsledkem bylo něco, co definuje ta pravidla a chrání spotřebitele. Nikoliv že to je regulace, která má něco komplikovat. Jinak za sebe, za zpravodaje, musím říct, že tady byla košatá...

Poprosím tedy o příslušné hlasování. Děkuji, pane zpravodaji. Nyní přistoupíme k hlasování.

S těmito návrhy se nyní vypořádáme hlasováním. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Je zde žádost o odhlášení. Všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Hlasujeme o vrácení předloženého návrhu k dopracování. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 107. Přihlášeno 166 poslanců, pro 46, proti 85. Ani tento návrh nebyl přijat. Jako garanční výbor byl organizačním výborem navrhnut hospodářský výbor. Navrhuje někdo jiný výbor jako výbor garanční? Ne, budeme tedy hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Hlasování číslo 108. Přihlášeno 166 poslanců, pro 159, návrh byl přijat.

Není. Budeme tedy hlasovat o přikázání ústavněprávnímu výboru k projednání. Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl přijat. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji a končím projednání prvého čtení tohoto bodu.